Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 20. dubna elektronickou poštou. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Holíka a poslance Františka Kopřivu. Ptám se, zda má někdo jiný návrh?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 100. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Jaroslava Holíka a Františka Kopřivu. Po dohodě předsedů všech poslaneckých klubů sděluji, že do zahájení schůze nebylo potřeba se omlouvat písemně a všichni se považují za omluvené na základě právě této dohody.

Nyní bychom měli přistoupit ke stanovení pořadu 100. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Pan předseda klubu ODS mě upozornil, že není přítomen žádný člen vlády. Já mám informaci, že je na cestě.